Upravuje § 83 a odst. 4 a vkládá novou část 3. Změně zákona o platu představitelů státní moci věcně upravuje odměňování členů Rady Akreditačního úřadu stanoví zákon, nikoli vláda, plus konkrétní návrh. Ani zde nelze rozdělit hlasování. Věcně jde o silněji formulovanou nezávislost členů Rady Akreditačního úřadu, neslučitelnost jakéhokoliv působení na vysoké škole s výjimkou výuky na základě dohod mimo pracovní poměr s výkonem funkce předsedy nebo místopředsedy rady. Další členové rady nesmějí jinou činností ohrožovat důvěru v nezávislost a nestrannost Akreditačního úřadu.

Věcně jde o výslovné zakotvení možnosti vysoké školy uznávat zkoušky nebo jiné studijní povinnosti z vyšších odborných škol. Věcně jde o rozšíření standardů pro akreditaci studijního programu o specifické požadavky na studijní programy uskutečňované v cizím jazyce ve spolupráci se zahraniční vysokou školou a na studijní programy, při jejichž studiu se uznávají studijní povinnosti z vyšších odborných škol. Předposlední by bylo hlasování o návrhu N1 pana kolegy Tejce. Upravuje § 60a. Věcně se týká mezinárodně uznávané kurzy otevřít i pro studenty a absolventy českých vysokých škol, nejen zahraničních, jak je tomu podle aktuálního znění zákona. Poslední by bylo hlasování o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Děkuji. Pan předseda klubu TOP 09 a potom paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Myslím si, že tento návrh zákona je výsledkem příliš dlouhé práce na to, abychom teď začali hlasovat pouze formálně.

Pane předsedo, já vám rozumím, ale aby než zopakuje případně proceduru, myslím si, že připomínky k proceduře je třeba dát, aby to když tak pan zpravodaj zapracoval. Samozřejmě. Moje připomínka k proceduře je zřejmá.

Nicméně já tady tedy veřejně prohlašuji, že pak nevím, o čem hlasuji.

A teď tedy paní poslankyně Bohdalová.

Pan zpravodaj. Krátce bych reagoval na pana předsedu Kalouska. Mě trošku mrzí, že tak zkušený poslanec ve třetím čtení neví, o čem je řeč.

Jinak jestli vám to není známo, i vaši kolegové sedí ve školském výboru. Ale možná, že jste si ani tohoto faktu nevšiml. My jsme to velmi obšírně probírali tam, a jak jsem zmiňoval i ve svém závěrečném slovu ještě před procedurou, tak skutečně těch koaličních schůzek a zástupců všech klubů bylo tolik, že věřím, že vaši kolegové už znají všechny ty pozměňovací návrhy úplně nazpaměť. A navíc mně ještě bylo řečeno a doufám, že je to pravda, tedy, to nemohu zaručit sám, že každý z poslanců dostal na lavici i tuto proceduru, tak aby se mohl opravdu soustředit a nemusel se, jak jste říkal, spoléhat pouze na své kolegy. To bych opravdu nechtěl, to bych si nevzal na svědomí, abyste byl odvislý jenom dívat se na ruce jiných. Pan kolega Kalousek. Jde skutečně o složitou proceduru, máte ji všichni v tom tisku předepsanou a pořadí hlasování má nějakou logiku, která prostě není v tom pořadí zaznamenána. Ale samozřejmě vyžaduje určitou pozornost. Děkuji za slovo.

Já jsem se vám tady prostě jenom ve vší pokoře svěřil se svým intelektuálním limitem, o kterém jsem přesvědčen, že není v tuhle chvíli ojedinělý v této sněmovně. Někomu to možná nevadí, já to respektuji. Proto jsem si dovolil požádat o zopakování a podrobnější vysvětlení. Pokud je to nemístná žádost, tak ji prostě odmítněte, ale já chci mít čisté svědomí, že vím, o čem hlasuji, když teď budu hlasovat o proceduře, já zodpovědně, a sebeobviňuji se tím, říkám: Nevím o čem hlasuji.